Já zagonguji. Takže ten první návrh je Žádost o odhlášení. Máte u sebe hlasovací kartu?

Takže bude to procedurální návrh, budeme hlasovat bezprostředně. Přečtěte prosím to první hlasování, o čem budeme hlasovat.

Víme všichni, o čem budeme hlasovat.

Prosím, pane předsedo.

Pan poslanec Kubíček má k tomu připomínku?